Takže nemáme přes opakované sliby vyrovnaný rozpočet a na další roky se předpokládá rozpočet se schodkem 40 mld. korun. Nepodařilo se za těch šest let, co má hnutí ANO ve správě Ministerstvo financí, nepodařilo se zjednodušit velmi složitý daňový systém. Přes sliby a opakování teze, že bude zrušena superhrubá mzda, ať už ve vládním programu, nebo v programu hnutí ANO, znovu za těch šest let, i když to tady bylo jako pozměňující návrh, tak superhrubá mzda zrušena nebyla.

Ale chybí nový zákon o příjmových daních, přestože jste ho slibovali. Stále chybí elektronizace daňového systému online komunikace s finančním úřadem, i když vím, že se tam v tomto směru něco posune dopředu. Ale přesto po šesti letech tady nic nemáme.

Také se tato vláda, zejména hnutí ANO, velmi, velmi intenzivně zabývalo slovem investice a investovat.

Takže to je další věc, která stojí za kritiku a důvod, proč hlasovat pro nedůvěru této vládě. Slyšeli jsme i sliby o rozšíření institutu paušální daně. Také se nestalo, také nesplněno.

Mohl bych takhle pokračovat dál. Já jediné vlastně, co považuji, že se vám povedlo, i když já z toho radost nemám, je, že jste dokázali protlačit Sněmovnou EET. Ale celá ta řada věcí, o kterých jsem tu hovořil, mluví za to, že Ministerstvo financí nebylo a není spravováno dobře a že jsme prohospodařili těch šest let, v rámci kterých se s veřejnými financemi dalo něco strukturálně pozitivního dělat. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

A já si dovolím je uvést na pravou míru.

Ale přitom se nezvýšily žádné plošné daně. Proč ona roste?

A budeme celé léto na něm pracovat.

A státní rozpočet je pouze součástí těchto veřejných financí. Říkám to tady donekonečna. Ohodnotila to i Evropská komise.

Ale dohledám tabulku a příště řeknu úplně přesně, protože určitě debata nekončí.

Já to vůbec nevyčítám. A co je tedy to projídání? Jsou to ty důchody, jsou to ty platy učitelů. A to, co jste vy jste mi tady vyčítali třeba při projednávání rozpočtu 2019, tak nejčastěji zaznívalo... Že nám rostou počty úředníků.